Děkuji. To byla s přednostním právem paní předsedkyně poslaneckého klubu a nyní s přednostním právem je přihlášen pan ministr kultury pan Martin Baxa. Pane ministře, máte slovo. Kolegyně, kolegové, vážená paní poslankyně Jermanová, prostřednictvím paní místopředsedkyně, já myslím, že toto už se stalo podruhé.

Tripartita, tedy jednání ministerstvo, zaměstnavatelé, zástupci odborových organizací, probíhá standardně.

Myslím si, že systém filmových pobídek je naše společné téma a já tady s paní předsedkyní poslaneckého klubu ANO naprosto souhlasím ohledně těch dopadů. My se to pokoušíme řešit. Není to úplně jednoduché.

A co se týká stavebních investic opravdu, paní poslankyně Pokorná Jermanová, veďme debatu v přesných termínech. Pokud řeknete slovo: V současné době žádné investice neběží, tak já na to mohu reagovat jenom tím, že to prostě není pravda.

To, co já říkám, je to, že stále vámi zmiňovaná